Vy zastupujete cizinu. Takže tady jsem to přesně uvedl, kdo se na tom podílel, kdo jsou ty organizace, kde mají podhoubí, odkud vítr vane. A to jsou prostě jasná fakta. Jasná fakta. Já vám neříkám, abyste jako, abyste si nemysleli, já nemám žádné právo ani prostě nebudu se na vás jako, tady říkat vám, že jste nějací špatní nebo špatní lidé nebo takhle. Jste demokraticky zvolení, takže tak to prostě je, to tady nikdo nerozporuje. Stejně jako vy, vám se nelíbí zase program SPD, což chápu, že máte jiné názory, tak mně se zase nelíbí tohleto propojení, ale je tady demokratická diskuse, takže to prosím neberte tak, že bych nějak tady měl nějak z vás dělat nějaké, jako že to snad není jako, ten váš návrh že je v rozporu s demokracií nebo že to nesmíte tady navrhovat. To jsem neřekl, to bych neřekl ani náznakem. Moje vystoupení je nesouhlasné.

To je plně vaše věc.